Druhý pozměňovací návrh. V případě, že nepřijmete můj první pozměňovací návrh, připravil jsem i druhý, a to na navýšení částky o 520 milionů korun rozpočtu Ministerstva obrany, který odráží již zmiňovanou neuskutečněnou valorizaci platu vojáků. Jak jsem již řekl, důvodem je především očekávaný růst energií a s tím spojené celkové zvýšení životních nákladů. Jak ovlivní současná situace už tak vysokou inflaci, se zatím můžeme domnívat.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představila sedm pozměňovacích návrhů, které předkládám za SPD.

Konkrétně se jedná o návrh na snížení objemu výdajového ukazatele odvody do rozpočtu Evropské unie z navrhovaných 60 miliard korun na 55 miliard korun. V době současné ekonomické a sociální krize, v důsledku dopadů pandemie koronaviru, astronomického růstu cen energií a dalších základních životních potřeb je nutné v rozpočtu upřednostnit ekonomické a sociální zájmy českých občanů a českých firem před alokací českých veřejných peněz do zahraničí. Částku 5 miliard korun navrhujeme převést v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí do výdajových ukazatelů Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 3 miliardy korun a Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2 miliardy korun. Vláda oproti původnímu návrhu rozpočtu neakceptovatelně snižuje objem výdajů ukazatele příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách o 1 miliardu korun, přestože Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje od března zvýšit maximální hodinové finanční limity na terénní a asistentské služby pro zdravotně postižené, což náklady zdravotně postižených, jejichž jediným příjmem je většinou právě pouze takzvaný příspěvek na péči, nepochybně jednoznačně významně zvýší. Ve jménu zachování kvality životů našich zdravotně postižených spoluobčanů a zachování dostupnosti pro ně naprosto nezbytných sociálních služeb proto navrhujeme navýšení příslušného výdajového ukazatele o 3 miliardy korun a dále navrhujeme o 2 miliardy korun navýšit objem výdajů specifického ukazatele Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jeho navrhovaný nízký objem oproti původnímu návrhu rozpočtu jde opět o snížení totiž ve svých důsledcích opět velmi poškozuje zdravotně postižené občany, když ohrožuje jejich pracovní místa a pracovní příjmy na takzvaném chráněném trhu práce. Byl to sněmovní dokument číslo 397.

Tuto částku 5 miliard korun navrhujeme převést v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí do výdajových ukazatelů Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče.

Ostatní výdaje organizačních složek státu navýšení objemu položek Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 2 miliardy. Co se týče dávek pěstounské péče, po poslední novele zákona o sociálněprávní ochraně dětí se určitým způsobem zhoršila situace takzvaných příbuzenských dlouhodobých pěstounů ve vztahu k jejich odměnám. Navíc i v této oblasti se bude projevovat růst řady základních životních potřeb, a tak považuji navýšení objemu příslušných rozpočtových prostředků za velmi žádoucí. Dávky osobám se zdravotním postižením, to je příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní zdravotní pomůcku, nebyly zvyšovány již více než čtyři roky a jejich valorizace je naprosto nezbytná rovněž i kvůli stále rostoucím cenám dopravy, pohonných hmot a tak dále. Jde o zachování důstojného života zdravotně postižených, kteří jsou na dostupné dopravě velmi závislí. Za nezbytné považujeme i navýšení objemu rozpočtových prostředků určených na platy zaměstnanců v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, protože zohlednímeli současnou vysokou inflaci, nová vláda platy některých těchto státních zaměstnanců nejenže nezvýšila, ale fakticky došlo k jejich snížení, například právě u zaměstnanců na úřadech práce a v rámci České správy sociálního zabezpečení, u kterých navíc současně došlo k výraznému rozšíření rozsahu jejich pracovních povinností.

Další navrhuji v rámci rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí převést 100 milionů korun ze specifického výdajového ukazatele Aktivní politika zaměstnanosti celkem do specifického výdajového ukazatele Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. U vědomí růstu cen energií a dalších základních životních potřeb považujeme navýšení objemu prostředků v tomto rozpočtovém ukazateli za nezbytné z hlediska udržení základní životní úrovně a kvality života zdravotně postižených občanů závislých na péči jiných osob tak, aby pro ně byly potřebné sociální služby nadále dostupné i v zájmu zachování či zlepšení jejich zdravotního stavu. Snížení objemu finančních prostředků v této rozpočtové položce považuji za únosné a oprávněné, jelikož nezaměstnanost v České republice zaznamenává již delší dobu klesající trend, což je velmi pozitivní, přičemž se kontinuálně zvyšuje i počet volných pracovních míst, a tudíž přirozeně klesá i potřeba provozování rozsáhlé obecně zaměřené aktivity politiky zaměstnanosti včetně nároků na výši jejího financování.